Děkuji, pane předsedající, za slovo.

Já jim předkládám stovky a tisíce dokumentů při kontrolách. A nikdy jsem s nimi nekomunikoval jejich postupy, jak by měly co dělat.

To je zajímavé.

Děkuji.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Děkuji, pane poslanče. Děkuju za slovo, pane místopředsedo. Pane předsedo Michálku, prostřednictvím pana místopředsedy, jak se zachováte, když to u toho Ústavního soudu vyhrajeme? Jak se zachováte? Vyvodíte politickou zodpovědnost? Odejdete minimálně z pozice předsedy klubu? Jakou vyvodíte politickou odpovědnost?

Jeden problém za druhým, a vy si tu hrajete.

Děkuji. Pan poslanec Michálek.

Děkuji za slovo.

Tomu já samozřejmě rozumím, také jsem byl v opozici, takže beru to, že to je v pořádku. K těm dotazům, co tady zazněly. První dotaz se týkal toho, kdy bylo načtení posunutí účinnosti. Další dotaz byl k tomu, jak komunikovat s úřadem pro dohled. Já vycházím z toho, že jsem byl pozván na jednání kontrolního výboru, kde se probíral můj pozměňovací návrh. Tam k tomu zazněly připomínky, zazněly k tomu výhrady ze strany úřadu, takže logicky jsem oslovil úřad s tím, abychom probrali ty jednotlivé výhrady, protože některé ty výhrady myslím vyplývaly z chybného pochopení textu zákona, a vysvětlili jsme si to. Takže ta schůzka proběhla úplně standardně. Ty náklady jsou myslím obsaženy a rozepsány tak, jak úřad dodal podklad přímo na jednání kontrolního výboru, takže doporučuju se obrátit na členy kontrolního výboru. Pokud jde o návrh Ústavní soud. Tak vzpomeňme si na to, že vaše vláda předkládala několik protiústavních zákonů.

No žádnou. Já jsem prakticky přesvědčen, že tady je obrovský prostor pro jakoukoliv diskusi. Vy jste navrhli zkrácení doby na 20 minut. Dobrý. My jsme navrhli, aby se prodloužila diskuse dneska večer. To jste zablokovali, takže nebudete ani moct tvrdit u Ústavního soudu, že bylo málo času na diskusi.

Máte slovo.